Parlamentní opozice je tak při užívání práv vedle nezbytného respektu k právnímu řádu povinována, a to nejen vůči svým voličům, k plnění role tzv. odpovědné a konstruktivní opozice. Ačkoliv se jedná spíše o morální apel závisející na celkové úrovni politické kultury panující v dané společnosti, nezbytnou podmínkou řádného a efektivního plnění funkcí parlamentní opozice je právě skutečnost, že je prováděna konstruktivním a odpovědným způsobem, který odpovídá legitimním funkcím opozice jako skutečné alternativy k vládní většině, resp. odpovídá funkcím dozoru a kontroly nad činností vládnoucí většiny.

Proto by nemělo docházet k přijímání takových rozhodnutí, která by fakticky znemožňovala výkon práv garantovaných jedné či druhé skupině. Všichni jsme slyšeli opakovaně slova o konstruktivní a odpovědné opozici, a kdybychom k tomu návrhu, který za chvíli přednesu, přistoupili po několika hodinách jednání, tak bychom zcela jistě, jsem o tom přesvědčen, jako vládnoucí většina zneužili svého postavení a zneužili své většiny v této Sněmovně. Ale tento krok činíme, znovu říkám, čtvrtý den jednání o tomto jediném bodu. Na závěr mi dovolte ještě jeden už bude velmi stručný citát, který si mnozí mohou pamatovat, protože to je nález Ústavního soudu spisová značka 7/22. Týká se tehdy ústavní stížnosti na projednávání pandemického zákona. A tady se v čl. 113 říká: Ačkoliv Ústavní soud v minulosti přiznal parlamentní opozici právo oddalovat či blokovat rozhodnutí přijímané parlamentní většinou k dosažení svých politických cílů, resp. maření politických cílů vládnoucí většiny, nemůže nemůže mít zneužívání těchto práv za následek oslabení či znemožnění efektivního výkonu moci vládnoucí většinou. Je totiž zapotřebí, aby jednotlivým právům parlamentní opozice odpovídaly i určité povinnosti a odpovědnost za jejich výkon, neboť ta je povinována k plnění role té tzv. odpovědné a konstruktivní opozice. Zde už se ten nález odkazuje na již citovaný nález z roku 2011. Jsou to nálezy, které jsou od sebe vzdáleny jedenáct let, čili je zjevné, že Ústavní soud setrval v tomto posouzení, jakým způsobem má vykonávat svá práva a své povinnosti vládnoucí většina a parlamentní menšina. Na základě toho, co jsem řekl, a na základě všech těch skutečností, kdy jsme nejenom v právu, ale máme také povinnost v této Sněmovně jako vládnoucí většina se vrátit k tomu konstruktivnímu a odpovědnému postupu, a já pevně věřím, že na tomto konstruktivním a odpovědném postupu se shodneme nejenom jako vládnoucí většina, ale i s opozicí, protože zde netvoříme dva bloky, které spolu mají vést souboj, jakkoliv je to naprosto legitimní a je zcela normální a běžné, že se neshodneme na mnoha věcech, tak ale ve finále neseme odpovědnost za konstruktivní a odpovědnou správu této země. Všichni. Všech 200 poslanců. Já si proto dovoluji požádat pana místopředsedu, aby poté, co načtu návrh, o něm také bylo, tak jak má být, hlasováno. Na základě jednacího řádu, konkrétně tedy § 99 odst. 7 a § 59 odst. 2 jednacího řádu, navrhuji v této podrobné rozpravě ve druhém čtení sněmovního tisku 392 pokračovat s omezením na dvě vystoupení po pěti minutách, a to včetně faktických poznámek, a zároveň se toto omezení týká všech poslanců, tedy i poslanců s přednostním právem. Prosím, aby o tomto bylo hlasováno, protože toto považujeme teď za naprosto oprávněný postup, abychom vrátili Sněmovnu tam, kde se má nacházet. V současné době je možné podávat pouze protinávrhy proti tomuto návrhu. Požádám vás, abyste předkládali parametrické úpravy toho, co zde zaznělo, nikoliv abyste obsáhle zdůvodňovali. To znamená, podejte pouze parametrickou úpravu, zda chcete, aby vystoupení bylo xkrát víc nebo méně, a poté dejte slovo dalším protinávrhům. Nejprve vystoupí pan předseda Okamura. Prosím, pane předsedo, máte...

Takže to je moje vystoupení a já k tomu nemám co říct, protože ústava hovoří přece úplně jinak!

... občané to vidí! A i vás žádám o parametrickou úpravu protinávrhu. Prosím, máte slovo.

Je nehlasovatelný ten návrh!

Já říkám, že je nehlasovatelný.

Nyní pan předseda Vondráček. Tady totiž padlo, že bude omezeno na dvakrát pět minut včetně faktických poznámek. Pane ministře, na mikrofon! Na mikrofon. Takže tak, jak to řekl pan předseda Výborný, to nedává smysl.

Takže o tom můžeme hlasovat.